Je to tak, pane předsedo, prostřednictvím pana předsedajícího? Je zde napsáno: V jehož kompetenci bude vyšetřování a stíhání trestných činů spáchaných státními zástupci. Jestli má vzniknout speciál, tak vlastně bychom se dostali do stejného stadia, aby stíhání trestných činů státních zástupců prováděl státní zástupce sám, a jsme ve stejném stadiu, jako je Generální inspekce bezpečnostních sborů, kdy GIBS stíhá vlastní příslušníky GIBSu, a jen se docela divím, že to nedělá, protože já znám minimálně x příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů, kteří už by měli být dávno za katrem a nemít plukovníka na rameni, ale bohužel takový je stav v České republice a v bezpečnostních sborech. Víte, já nevěřím tomu, že státní zastupitelství ani po vytvoření speciálu bude schopno prověřovat, vyšetřovat a stíhat státní zástupce, protože, a to říkám opakovaně, vyšetřování je řemeslo jako každé jiné, a byť si někdo myslí, že vyšetřovat může každý, kdo má vysokoškolské vzdělání, tak já si to nemyslím, protože ta chyba, která nastala po roce devadesát a teď nevím přesně pět, kdy z požadavků na funkci vyšetřovatele PČR odpadlo vysokoškolské vzdělání právního, bezpečnostně právního nebo ekonomického směru a bylo nahrazeno pouhou formulací vysokoškolským vzděláním, je prostě nedostačující. Jestliže někdo vystuduje Janáčkovu univerzitu nebo Akademii múzických umění, tak ať dělá toho umělce; pokud někdo vystuduje teologickou fakultu, tak ať dělá toho duchovního; jestli někdo vystuduje ekonomickou školu, měl by být především ekonom, ale i policie o takové lidi má zájem, protože zejména v ekonomických kauzách je to důležité, ale pokud je někdo vystudovaný například pedagog, nevím, co mu dává to vnitřní přesvědčení, že z něj bude dobrý vyšetřovatel, že on jako vysokoškolák dokáže kvalifikovaně prověřovat, vyšetřovat a trestně stíhat osoby podezřelé nebo obviněné ze spáchání trestného činu. Já jsem některé vysoké školy zmínil záměrně, protože to byly vysoké školy, které byly v době mého působení na protikorupční policii, na odboru korupce a ochrany zájmů Evropské unie vzdělání některých mých kolegů. Lidí, kteří měli vysokoškolské vzdělání právního nebo bezpečnostně právního směru, bylo velmi málo a spočítali byste je na prstech jedné ruky. Pak se nemůžeme divit stavu některých kauz, které jsou. Takže v současné době sklízíme produkty práce našich předchůdců, poslanců před čtyřmi pěti volebními obdobími, kteří dospěli k závěru tomu, že vyšetřovat může kdokoliv. Můžeme říct, že udělali určitě méně paseky, než kdyby řekli, že lékařem může být kdokoliv, kdo má vysokoškolské vzdělání, protože už takhle se někdy bojím jít k lékaři a některé lékaře nazývám spíš jiným titulem se lékařským zaměřením než zrovna MUDr., ale v případě, že by postačilo k výkonu funkce nebo povolání lékaře jakékoliv vysokoškolské vzdělání, bylo by to ještě horší.

Byť už máme i soukromé, tak i přesto se tyto komory dále brání přijímat rychlokvašky nebo rychlostudenty, nebo nazvěme je, jak chceme, z jiných v uvozovkách právnických škol. Takže tolik k tomu, proč si myslím, že státní zástupci a vede mě k tomu i moje osobní životní zkušenost, když jsem byl přítomen tomu, kdy některé úkony chtěl dělat sám vyšetřovatel, dokonce soudce, a ty chyby, které se u některých úkonů trestního řízení udělají, se už prostě napravit někdy nedají. V mém případě pokud takový úkon státní zástupce nebo soudce dělal, vždy si vzal k ruce zkušeného vyšetřovatele a ten mu říkal, co má dělat. Bohužel dneska jsme se dostali do takového stadia, kdy stále dokola slyšíme, že policejní orgán a policie v podstatě nic neznamená, protože garantem a pánem trestního řízení je státní zástupce, policejní orgán je v podstatě malá služka státního zástupce, ale dojdeli problému, tak státní zástupce o něm neví a říká: za to může policejní orgán, policista, protože a dojde k tisícům odůvodnění proč. Pokud zde je zmíněno, že sepsat úřední záznam nebo jiný záznam o tom, že dojde ke styku mezi orgánem činným v trestním řízení a novinářem. Nevím, z jakých informací vyšetřovací komise vycházela, ale musím říct, že v době, kdy jsem pracoval na službě kriminální policie a vyšetřování, ať na úseku násilí na krajském ředitelství, nebo obecné kriminality, nebo i na protikorupční policii, nikdy bych si nedovolil mít rozhovor nebo kontakt s někým z novinářů, abych o tom neučinil zápis, služební záznam, který bych založil do pomocných materiálů spisu, už zejména proto, abych chránil sám sebe. Pokud se tak děje, nevím. Já jsem se o tom bavil s některými svými bývalými kolegy a ti mi říkali, že na tomto se nic nezměnilo a že oni takový záznam dál do spisu zakládají, a myslím si, že to je dobře. Pokud tak činí nebo nečiní státní zástupci, to nevím, za ně hovořit nechci a nebudu, a o soudcích se raději ani nezmiňuji. Takže návrh dobrý, můžeme ho dát klidně i do zákona, ale myslím si, že interní akt řízení by to bez problémů vyřešil, pokud už něco takového v tom interním aktu není, protože za těch pár let, co jsem mimo aktivní službu, se interní akty řízení mění rychle, stejně tak jako jsem byl v podstatě velmi překvapen tím neposkytování informací, kdy se občan nesmí dozvědět, kdo je podezřelý nebo kdo se dopustil trestného činu vůči konkrétní osobě. A další věci, které zde jsou uvedeny, myslím si, že komise odvedla v tom letním čase a velmi omezeném čase kus dobré práce, a myslím si, že jednotlivým členům určitě za to patří poděkování, tak jak to řekl předseda komise. Já jsem v komisi nebyl, ale z těch výstupů vidím, že jste kus práce odvedli.